Ani se nedivím, že mnozí považují Bohuslava Sobotku za činitele odpovědného za privatizační transakci OKD, kdy stát přišel o desítky miliard, kupující získal majetek téměř zadarmo a početná řada nájemníků hornických bytů byla doslova a do písmene podvedena.

Paroubek k tomu pak dodal, že Sobotkovo Ministerstvo financí připravilo smluvní dokumenty, které tak trochu připomínaly smlouvu mezi Zanzibarem a Velkou Británií. Jistě, jméno Zdeňka Bakaly je severní Moravě doslova synonymem člověka bez jakýchkoliv skrupulí, zejména poté, co jisté nadnárodní investiční společnosti prodal hornické byty, které získal za babku v době, kdy sliboval, jak moudře bude v regionu hospodařit a jak budou z jeho aktivit profitovat místní lidé.

Ať tedy premiér jasně řekne, zda to byl dopředu domluvený podvod, anebo jestli i jeho podvedl Zdeněk Bakala. Premiér Sobotka má tedy znovu šanci zachovat se jako chlap a přiznat, co až dosud z nějakého důvodu zarytě popírá.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Já děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jenom jednu informaci, kterou jsem dnes našel na webu Deníku. Týká se této písemné interpelace. Soud začne řešit 11 let starou kauzu privatizace OKD.

V případu figuruje znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek na ocenění podílu Fondu národního majetku, a dva bývalí místopředsedové fondu, Pavel Kuta a Jan Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Ministerstvo financí se připojí k trestnímu řízení a bude požadovat zaplacení údajně způsobené škody.

Znalec protikorupční policie při svém hodnocení pominul některé složky majetku dolů, mezi které patřily třeba dceřiné firmy, rekreační objekty, a chybně vyčíslil hodnotu téměř 44 tisíc bytů v majetku OKD. Zbývajícím dvěma mužům hrozí až osm let vězení za porušení povinnosti při správě cizího majetku, protože při přípravě privatizace vycházeli ze špatného posudku, který objednali. Ministerstvu financí na základě posudku zaslali podklady, které údajně obsahovaly chybný výpočet hodnoty OKD. Všichni tři podle médií vinu odmítají. Tolik má informace. Já děkuji. S faktickou se hlásí pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Jenom stručnou poznámku, paní předsedající, děkuji za slovo.

Myslím si, že bychom měli na vládě najít něco, za co její členové opravdu odpovídají. Tohle je hodně vymyšlená kauza. Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Grebeníček. Prosím, máte slovo.

I já vím o tom a sleduji to velice podrobně, že v pátek, to jest zítra, skutečně začíná v dané věci soud.

I to se může stát. Anebo tam bude jako svědek. Nechám se překvapit. Jedno je ovšem jisté. Vzhledem k tomu, že jde o velmi vážný problém, který se týká právě osobně premiéra, považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká. Navrhuji proto přerušit projednávání této interpelace do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost. Ano, já děkuji. Jenomže je to procedurální návrh, takže já o něm nechám hlasovat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, do kterého je přihlášeno 124 přítomných, pro 43, proti 39. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat dál v projednávání této interpelace.